Návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a jeho obsah neporušuje ústavní principy rovnosti v právech a zákaz retroaktivity a respektuje ústavní principy Listiny základních práv a svobod. Navrhovaná právní úprava respektuje způsob stanovení předpisem EU, vnitrostátní implementací směrnice EU.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Brázdil. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Na druhou stranu... Děkuji, pane poslanče.

Tady je to prostě takový obsah, který si určitě nikdo na internetu nepřejeme, aby se šířil. Proto říkám, ani žádná soukromá komunikace, emaily, vaše zveřejněné posty, které budou karikovat kohokoliv, jistě budou zcela mimo zájem kohokoliv.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Dále můžeme vzpomenout tureckého prezidenta Erdogana a jeho hodnocení kurdské a gülenovské opozice, která našla azyl ve Švédsku jako uprchlíci před útlakem a případně likvidací. Od nálepkování extrémními postoji k nařčení z terorismu nemusí být daleko, ba přímo může být blízko.

Jistě nikdo nepochybuje o tom, že vyzývání ke klasickým teroristickým útokům na internetu se ztrátami na životech nebo vedené proti kritické infrastruktuře našeho státu je trestný čin, a ten se dá stíhat i dle současné legislativy.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče, a nyní se hlásí pan zpravodaj Letocha. Děkuju za slovo. Z důvodu uplynutí transpoziční lhůty adaptace nařízení Evropského parlamentu do českého právního řádu navrhuji projednání ve výborech zkrátit o 29 dní, tedy lhůta pro projednání by byla místo 60 dní 31 dní.

Děkuji, návrh byl zaznamenán. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu. A táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Návrh na vrácení a na zamítnutí nezazněl, budeme se tedy nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Zaznamenala jsem žádost o odhlášení, proto vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili opět svými identifikačními kartami, a počkáme, až se ustálí počet přihlášených.